Dále zazněl návrh na zamítnutí, čili vás poprosím, abyste nechal hlasovat o tomto návrhu. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Dále bychom mohli načíst legislativně technické změny, ale žádné nebyly třeba, čili k tomuto bodu není třeba se vracet.

Stanovisko ministerstva? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Děkuji.

Takže poprosím o hlasování.

Tento návrh přijat nebyl.